A já jsem včera říkal, že při první příležitosti navrhnu projednání této petice na půdě Poslanecké sněmovny před plénem Poslanecké sněmovny. Proto bych chtěl navrhnout jako první bod příští úterý po pevně zařazených bodech ráno. Je to dostatečně jasné, prosím, pane předsedo? Bod Projednání petice Zdravého fóra s tím, že před projednáváním té petice navrhnu, aby Sněmovna odsouhlasila přítomnost hostů, protože Sněmovna je suverén a může si to dovolit, aby odsouhlasila přítomnost hostů, tedy zástupců petentů tak, aby mohli odborně odpovědět na vaše případné dotazy a vysvětlit, proč nám tato vláda podle jejich odborného názoru lže, podvádí a proč vraždí.

Proto vás prosím bez ohledu na osobní sympatie anebo antipatie a bez ohledu na stranickou příslušnost, abyste umožnili projednání této petice příští úterý po prvních dvou zařazených bodech, kterými jsou, tuším, taky nějaké zprávy, takže by to mohlo pěkně navazovat, a abyste posléze umožnili zástupcům petentů, vysoce kvalifikovaným lékařům a odborníkům v praxi vystoupit na plénu Poslanecké sněmovny. Předpokládám, že ani vládní poslanci, a už vůbec nepředpokládám, že by opoziční poslanci měli co tajit a že by jim nějaké ty kufříky mohly zabránit v tom, aby udělali správnou věc a umožnili občanům této země vyslechnout si názor odborníků, kteří jsou přesvědčeni o tom, že vládní opatření v této zemi vraždila a jsou pro budoucnost této země to nejhorší možné řešení.

Tak prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Také jsem vás informovala ve středu večer při jednání pléna, že jsem vyžádala jako místopředsedkyně školského výboru informace od našich hejtmanů a hejtmanek, a musím dopředu avizovat, že tyto informace potvrzují, že víc jak polovina škol neposunula termíny praktických částí, a vůbec tedy maturit, a opravdu jenom procenta upravila obsah praktických částí maturit.

Jsem přesvědčená o tom, že je poctivé na toto jako Sněmovna zareagovat.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, já si dovoluji navrhnout pokračování bodu, který jsme tu projednávali ve středu večer, a sice Informace vlády k pandemickému zákonu je to už zařazeno v pořadu schůze, bod číslo 523.

Diskutovali jak poslanci opoziční s panem ministrem, tak ale i poslanci koaliční.

Lze to projednávat po sedmé hodině.

A zároveň také musíme vzít v potaz, že bude jednat i vláda, můžou přijít nějaká další opatření.